Jediný způsob, jak překonat nezaměstnanost, jsou investice.

Ostatně soudím, jak říkal starý Cato, že z krize se musíme proinvestovat a že ten, kdo odmítá rozumné inteligentní investice, nikoliv pomníky typu akvaparků, že ten, kdo odmítá tyto investice, škodí této ekonomice a škodí této zemi, protože nezaměstnanost není jenom ztráta ekonomických příležitostí.

A jsem rád, že tady jsou.

Znáte můj názor na novináře, ale občas z nich vypadne alespoň jeden či dva kritické argumenty, nikoli jenom nadávky.

Hodnoťte své činy podle výsledků své práce a podle ničeho jiného než podle těchto výsledků.

Kde dneska jsou?